Vidíte jen to, co chcete vidět a říkáte jen to, co chcete říkat.

Ale ono to je stejně logické, jako kdybychom o lidech, kteří nejsou bohatí, kteří jsou chudí, říkali, že oni krást musí.

Pro koho dělá zodpovědný politik politiku, když ne pro budoucí generace?

Já tady zatím ve vaší legislativě tyto kroky nevidím.

To tady opravdu nevidím. To právě byli politici a státníci a podnikatelé, kteří dokázali myslet na budoucnost. Díky nim máme tento stát.